Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl požádat o pevné zařazení čtyř bodů, a to bodů týkajících se České televize.

Ty ostatní, předpokládám, že už se budou hlasovat relativně rychle, protože ta vystoupení byla obecně k celé České televizi, méně už k těm konkrétním zprávám.

Děkuji za pozornost a hlavně za podporu. Děkuji. Omlouvám se, aby nedošlo k mýlce. Děkuji. Přiznám se, že mě to netěší vás neustále žádat, abyste se utišili. Zkusme to.

Prosím. Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, vládo, milé kolegyně, vážení kolegové.

Chybí tam ten základní motiv v celé této kauze. On znal velice dobře přísné parametry kontroly.

Také tam není to, co by tam mělo být, a to znamená, že by mu za tu službu bylo zaplaceno buď předem, nebo poté.

Tento muž je už sedm měsíců držen a myslím si, že bychom jako Poslanecká sněmovna měli požádat vládu, především premiéra České republiky a ministra zahraničních věcí, aby v této věci udělali maximálně možné diplomatické úsilí, aby toto příkoří, které je tomuto řidiči neoprávněně pácháno, bylo ukončeno, aby tento člověk byl propuštěn. Když pan premiér v loňském roce říkal, že má tak výborné neformální vztahy s panem Macronem, tak by toho měl využít.

Proto si dovoluji navrhnout jednoduché, stručné usnesení, které říká: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby podnikla maximální úsilí ve prospěch Jiřího Sagana a jeho rodiny.

Děkuji za pozornost. S přednostním právem pan místopředseda Kubíček. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji. S přednostním právem pan předseda Bartošek. Děkuji.

Děkuji.

Vážené dámy, vážení pánové, dovolte i mně, abych vás požádala, tentokrát už počtvrté, o pevné zařazení bodu na program schůze.

Už tady leží od června minulého roku tento náš návrh, který podepsalo 77 poslanců napříč politickým spektrem. Někteří jsou i z hnutí ANO. Věřím tomu, že můžeme na základě této novely posunout tuto problematiku dál. Proto vás tedy žádám o pevné zařazení tohoto bodu dnes jako první bod po již pevně zařazených bodech a prosím, abyste tomu dali svoji podporu nejenom verbálně v médiích, ale právě i tímto činem hlasování.

Děkuji za slovo, pane předsedající.